Pan poslanec Adam karta číslo 1.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Brabec zahraniční cesta, pan ministr Dienstbier pracovní důvody, pan ministr Herman do 11. hodiny pracovní důvody, pan ministr Chovanec pracovní důvody, paní ministryně Jourová do 16. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka z dopoledního jednání pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček z dopoledního jednání pracovní důvody, pan ministr Prachař z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek z dopoledního jednání a od 17. hodiny z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Dále bychom projednávali body z bloku smlouvy ve druhém a v prvním čtení, odpoledne bod 109, což jsou ústní interpelace.

Než přistoupíme k interpelacím, mám zde několik přihlášek k pořadu schůze. Přednostní právo jsem viděl u pana poslance a předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Děkuji. Pak zde mám přihlášku pana poslance Kolovratníka. Dobré čtvrteční dopoledne, vážené kolegyně a kolegové, i ode mne.

Prosíme pevně zařadit dnes dopoledne jako první hned po již pevně zařazeném bodu číslo 107. Děkuji. Pan poslanec Benešík.

Ano, děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Prosil bych o pevné zařazení dvou bodů, a to sněmovního tisku 164, který předkládá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a sněmovního tisku 115, kde je také předkladatelem Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a to na příští středu, 18 června, jako první dva body odpoledního jednání od půl třetí, a to v pořadí sněmovní tisk 164 a poté hned navazující sněmovní tisk 115. Odpoledne od půl třetí první dva body. A potom bych ještě poprosil včera jsme tady projednávali senátní návrh zákona o hmotné nouzi. Máme tady dva a nedošlo na sněmovní tisk 156.

Jenom pane poslanče, u toho vašeho prvního návrhu, který se týká středy odpoledne, tak vás upozorňuji, že tam jsou již pevně zařazeny tři body, které se týkají, řekněme, Ministerstva obrany.

Děkuji. Pokud tomu tak není přistoupíme tedy k hlasování.

To bychom asi odhlasovali teď.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 46.